Dovolte mi ale nejdříve říci pár slov k tomu, jak si představuji, aby vypadal obraz České republiky v Evropské unii. Myslím si, že je dobře, že Česká republika se čím dál více hlásí o pozici silného člena Evropské unie se silným hlasem a prosazuje své národní zájmy. Myslím si, že se shodneme na tom, že fungující a stabilní Evropská unie je základním předpokladem i pro fungující a stabilní Českou republiku. Bez členství v Evropské unii bychom jako jednotlivec jistě nemohli obstát. Evropská unie, to není jenom ekonomika, kde máme řadu výsostných národních zájmů, jako je posilování společného trhu, budování sítí, broadband, doprava, věda a výzkum s využitím evropských zdrojů. Zvyšování podílu exportu i za pomoci Evropské unie. Zajištění energetické bezpečnosti. Máme řadu dalších ekonomických zájmů, jako například podpora průmyslu, kde Česká republika má vysoký podíl průmyslu na zaměstnanosti a tvorbě HDP, vyšší než ostatní země Evropské unie. Evropa, to není jenom ekonomika, jsou to i hodnoty, ke kterým je potřeba se čas od času vrátit. Myslím si, že je velmi dobře, že je Česká republika součástí klubů, ve kterých se vyznává hodnota právního státu, demokracie, absolutní nulová tolerance diskriminaci. Vláda práva o tom už jsem hovořila a tak dále. Takže myslím si, že není pochyb o tom, že těch deset let, kdy měla Česká republika možnost býti členem Evropské unie, a další léta, která nás čekají, jsou výjimečnou a vzácnou příležitostí pro Česko, aby se rozvíjelo.

JeanClaude Juncker mimo jiné velmi výrazně razí myšlenku, že je potřeba z Evropské unie připravovat pro Evropu chytrou legislativu, nepřidávat další zátěže a vše činit po dohodě s členskými státy, tak jak to ostatně předvídají základní smlouvy Evropské unie. Předvídá zároveň ve svém politickém programu posílenou spolupráci s národními parlamenty. Toto bude i moje role, abych spolupracovala s českým parlamentem tak jako s dalšími, a bude na čem. Za chvíli ještě popíšu, co budu dělat já v tom přiděleném portfoliu. Abychom nebyli úředníky a abychom razili hodnoty a cíle, které jsou navýsost politické. Dovolím si ho citovat.